Děkuji.

A i pro ty developery bylo nejlepší rychle půjčit si, rychle postavit a prodat. Prodávaly se ještě nepostavené byty takový byl daný zájem. Ovšem situace je významně jiná, ať v postcovidu, či v souvislosti s válkou na Ukrajině, od růstu cen energií, stavebních prací nebo stavebních materiálů. Proto musíme hledat alternativu.

Děkuji. A nyní pan ministr financí Zbyněk Stanjura.

Já myslím, že to pak má větší šanci na úspěch.

My máme sice státní banku, ale podléhá stejné regulaci jako všechny komerční banky. Připravíme nějakou změnu zákona, aby umožnila případně dělat politiku státu prostřednictvím Národní rozvojové banky. Já musím odmítnout, že za vaší vlády obce prodávaly. To je přece...

Je to výsostné rozhodnutí samospráv.

Já v mnohém mohu souhlasit. Ty, co byly zprivatizované, obce prostě nestavěly. Dneska nemáme nájemní bydlení, ani obecní bydlení, ale zato máme mnoho vlastnického. A jenom pro pana ministra Bartoše, že to někde dělají jinak. Postkomunistické země mají úplně stejné problémy. Prostě vysoký podíl vlastnického bydlení, protože to je dáno tou dobou, ano?

Jinde jsou to ty vyšší.

Ti, co investovali, tolik peněz na účtech nemají a budou se muset znovu zadlužovat na ten svůj podíl za vysoký úrok. No, vy chcete zrušit vláda, nebudu brát teď jako pan ministr financí ale vláda chce zrušit ten kofinancující podíl státního rozpočtu vůči obcím v takzvaných přechodových regionech.

A jenom poslední poznámka. Vy říkáte, že pan ministr financí nic nezmůže, to vláda.

Děkuji.

A nyní pan ministr financí.

Já jsem si našel ty koeficienty a ta procenta a já si myslím...

A dneska je to naopak. Tak se bavme o tom, kdo si na to půjčí.